Já proti případnému zpřísnění trestnosti hlásání nenávisti nic nemám, jakkoli si myslím, že to možná dopadne i na některé navrhovatele.

Vážené dámy a pánové, samozřejmě nemá smysl reagovat na nějaké hlouposti, co tady říkal pan ministr, nějaké invektivy. To ať posoudí voliči.

Ale to my nejsme.

To je rozdíl mezi těmito názory a našimi názory. Ale za prvé pan ministr spravedlnosti sám je panem ministrem už tuším asi třetím nebo čtvrtým rokem a soudy tady trvají více než deset let. Ale do této debaty také nechci teď zabředávat.

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu zákona. Jenom bych chtěl, abychom si všichni byli vědomi, co je v něm ve skutečnosti obsaženo. Já proti němu nic zásadního nemám.

Jenom malinké upozornění pro pana místopředsedu Okamuru.

Ale jenom se netvařme, že to je něco, co má řešit otázky nějaké církve. Ne, má to řešit otázku šíření nenávistné ideologie, která v tu chvíli není na daném území spojena s žádným hnutím. Nějak dopadne, uvidíme, jestli dopadne za dva roky, nebo za tři roky. Ale jenom abychom si byli vědomi tohoto.

A o tom se máme bavit.

Prosím, abychom se drželi této věcné podstaty, abychom tady neslyšeli čtyřicet přednášek o tom, jak je nebezpečný nebo bezpečný islám, zejména za situace, kdy přestože jsem pana místopředsedu částečně pochválil, ale hlasovali pro propuštění zdanění církevních náhrad, které mělo být jedním ze způsobů, jak chránit tradiční, vlastní církve v České republice.

Děkuji za pozornost. Fakticky pan místopředseda. Vážené dámy a pánové, no tak já jsem tedy předpokládal, že se poslanci seznámili předem s naším návrhem zákona, takže dávám samozřejmě tady panu poslanci Bendovi za pravdu prostřednictvím pana předsedajícího. Tady není nic upřesněno. Takže právě v tom nevidím žádný problém, proč bychom nemohli zpřesnit stávající stav, když už pro hnutí to platí. Kdyby to bylo jinak, tak už tady asi nebudeme.